Pan Ondráčka nemá o případu žádné informace, ale na veřejnosti tvrdí, že se jedná o dotační podvod. Bohužel také Česká televize, veřejnoprávní instituce, od které by diváci za své koncesionářské poplatky právem očekávali nezávislé a objektivní zpravodajství, rozjela otevřenou kampaň o Čapím hnízdě a není schopna si ani ověřit informace, jak jsem to viděl dnes ráno, že dotace není 54 milionů, jak píší Bakalovi novináři, ale 50, přestože kauzu vyšetřuje auditní orgán Evropské komise, Evropský úřad proti podvodům OLAF a Policie České republiky, a to vše pouze jen na základě série anonymních udání do Bruselu a Policii České republiky. Chtěl bych jenom připomenout občanům, že za televizní poplatky ve veřejnoprávní televizi platíme 135 korun měsíčně a za rozhlasové poplatky 45 korun měsíčně, to je dohromady 180 měsíčně. Český rozhlas inkasoval na poplatcích od českých občanů 2 miliardy 30 milionů korun.

Na Český rozhlas a Českou televizi mají dohlížet jejich rady, dbát na to, aby zpravodajství bylo objektivní a vyvážené. Zdánlivou objektivitu má zaručovat fakt, že nominace radních navrhují společenské organizace. Jenomže tradiční strany si umí poradit. Protáhnou svého člověka přes organizaci a pak si ho v rámci širší koalice zvolí do rady. Většinou jde samozřejmě o politické vysloužilce, odložené členy nebo stranické aktivisty, kteří za udělení teplého místa své straně věrně slouží. To je i případ televizního radního Zdeňka Šarapatky, který chtěl zrušit pořad moderátorky Jílkové Máte slovo.

Čeští občané to asi nebudou.

Jejich hospodaření s penězi, které dostanou od lidí, není prakticky nijak kontrolováno. Proč by tedy měli zájem s tím něco dělat?

Jak si to vůbec může dovolit? Tomu nerozumím.

To je vidět, jaká je úroveň, koho zvou do České televize.

Hnutí ANO proto dlouhodobě prosazuje úplné odpolitizování televizní a rozhlasové rady a zároveň přísnou kontrolu nad tím, jak jsou využívány veřejné peníze v televizi a v rozhlase. Tak přece zní i jedna z definic veřejnoprávních médií. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média jako čtvrtý pilíř demokracie.

A tak tomu bylo i u Čapího hnízda.

A je to sprostá lež a spekulace. Značka: smysluplné využití evropských dotací vítáno. K tomu zveřejňuje fotografii mé partnerky. Neuvěřitelné. Co to je? Co to je za odporné jednání?

Farma Čapí hnízdo byla vždy veřejnosti přístupná, což byla podmínka poskytnutí dotace. Další potvrzení vysoké žurnalistické profesionality a důvěryhodnosti, slušnosti a serióznosti Václava Moravce.

Tak v rámci kampaně vzniklo největší nedorozumění a doslova hysterická reakce vyvolaná mým neobratným vyjádřením. Tehdy redaktorka Novinek napsala, že jsem se měl údajně přiznat k vlastnictví Čapího hnízda, což je samozřejmě lež, protože jsem ho nikdy a opakuji znovu, nikdy nevlastnil a v době podání žádosti o dotaci ho nevlastnila ani moje žádná firma. Tohle nedorozumění vzniklo článkem nadpis: Babišovo Čapí hnízdo dostalo pokutu šest milionů.